Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání, a to hlasováními, která jsme odložili, a to tak, že jedním hlasováním, opakuji, bychom přerušili projednávání interpelací tam, kde to bylo navrženo pro nepřítomnost ministrů, a potom bychom u těch projednaných interpelací hlasovali jednotlivě o nesouhlasu Poslanecké sněmovny s odpovědí ministrů na interpelace jednotlivých poslanců. Není tomu tak. Můžeme tedy tento krok učinit.

Není tomu tak. Můžeme tedy rozhodnout o přerušení projednávaných interpelací tam, kde nebyl přítomen ministr, který byl interpelován.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Musím se mírnit, abych nevolil ostrá slova na adresu vládních poslanců.